Takže ta bakalářská zkouška právě nahrazuje poměrně dost často maturanty.

Takže já nemám problém opravdu s tou výjimkou 50 let 20 let. Já s tím souhlasím. Podotýkám, že když se ten zákon tvořil, tak my jsme ho nepodporovali právě z těch důvodů, že jsme tušili, že přijde mnoho problémů. Pokud se podívám na ty výjimky, už jsme tady řešili výjimku pro velvyslance.

Ale všechno je to nekoncepční. Jednu, druhou, třetí, už jsem to tady říkal. Takže opět narážíme na ten věk 70 let.

Takže implementace služebního zákona je poměrně problematická. Já jsem čekal, že samozřejmě přijde více výjimek. Doufám, že tam nebude náborový příspěvek, protože já jsem opravdu proti němu, protože je diskriminační a jde proti ideji odbornosti.

Já se tohoto bojím proto, že je ten náborový příspěvek diskriminační. Zároveň říkám, že my ten zákon v té konečné fázi asi podpoříme, i když jsme pro původní verzi nehlasovali.

Vždycky se něco najde a něco se objeví.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. S přihláškou do rozpravy se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Pokud s tím Sněmovna vysloví souhlas. Jedná se o procedurální návrh.

Počet hlasujících se nám už ustálil na čísle 76.

Ptám se, kdo je pro tento návrh.

Jedná se o hlasování 155, přihlášeno 94 poslanců, pro návrh 77, proti 3. Můžeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Tejc. Jde o to, že personální ředitel bude nově zařazen do výčtu orgánů, které mohou vydávat služební předpisy. Je to spíše z mého pohledu legislativně technická, protože bylo zvláštní, že mezi tím výčtem nebyl protože kdo jiný by měl vydávat předpisy služební, než právě personální ředitel?

Já vám také děkuji. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dnes máme na programu Sněmovny druhé čtení senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní službě. Ráda bych zde upozornila na fakt, že Ministerstvo práce a sociálních věcí chce toto otevření zákona zneužít. A já vám řeknu jak.

Jsou to veřejné uzavřené kulaté stoly, konference, opakované projednávání na výboru pro sociální politiku, aby v dané věci toto ministerstvo konalo. Opakovaně jsme nabízeli pomoc při hledání řešení.

Proč kolaps? Podle tohoto zákona je věk pracovníka ve služebním poměru povolen pouze do 70 let jeho věku.